I tady prosím pana ministra dopravy Dana Ťoka o uvedení materiálu.

Dohoda o letecké dopravě by se tak měla stát prvním takovým dokumentem upravujícím tyto vztahy na bilaterální úrovni. Dohoda byla schválena vládou České republiky v říjnu a následně podepsána v listopadu 2014. Jedná se o liberální text, který vychází z českého návrhu a obsahuje úpravu všech důležitých oblastí letecké dopravy, jako je stanovení rozsahu přepravních práv a další nezbytné podmínky pro provozování obchodní letecké dopravy mezi smluvními stranami, spolupráci v oblasti provozování, bezpečnosti i ochrany letectví před protiprávními činy a další. Letecká dohoda zavede jasný právní rámec v oblasti letecké dopravy mezi oběma státy a může přispět i k dalšímu rozvoji vzájemných vztahů s Jamajkou. Dovolil bych si vás touto cestou požádat o vyslovení souhlasu s ratifikací tohoto smluvního dokumentu. Já děkuji panu ministrovi.